Schvalování příspěvků na sociálních sítích, všech sociálních sítích Ministerstva zdravotnictví, prochází několikastupňovým schvalováním, a je tedy konzultováno v široké skupině lidí a ty základní příspěvky, zásadní příspěvky, schvaluji přímo já osobně.

Obecně komunikace s veřejností je určitě základ a snažíme se využívat všechny možné způsoby.

Děkuji, není zájem.

Vážená paní ministryně, současný premiér několikrát hlasitě deklaroval, že v žádném případě nebude zvyšovat daně. To byla slova, činy vypadají jinak. Přicházejí nové a nové návrhy, týkají se daní, tu poplatků. Letmým výčtem se jedná o zvyšování spotřebních daní, současný návrh na zdanění rezerv pojišťoven, návrh na zavedení bankovní daně, zvýšení poplatku za vklad do katastru nemovitostí. Když obce a města nemají dostatek financí, mají zvýšit daň z nemovitostí. Zdá se, že vláda hledá peníze, kde se dá.

Už proto, že utahováním daňových opasků porušujete své sliby o nezvyšování daní. Děkuji za slovo, pane místopředsedo. Vážená paní poslankyně, dámy a pánové, no, tato a minulá vláda byly právě vlády, které extrémně snížily daně o víc než 100 miliard. A my v tom pokračujeme.

Zásadní zjednodušení u daňových odpočtů na výzkum a vývoj, což se samozřejmě také projeví na snížení.

A věřte, že převážně to bylo díky opatřením z dílny Ministerstva financí, jako je kontrolní hlášení a EET. To se projevilo jednoznačně.

To není normální. Průměrná mzda vzrostla za posledních pět let o více, než 40 %. Tím se vlastně zvýšila dostupnost těchto závislostí, těchto produktů, které vyvolávají závislost. Celospolečenské náklady dívám se na ministra zdravotnictví, jestli to říkám dobře celospolečenské náklady spojené s kouřením jsou 100 miliard ročně. To, co získá státní rozpočet, což je něco přes 10 miliard, asi 11, je kapka v moři. Takže to prostě má tyto důvody a mělo to obrovskou podporu. Já věřím, že to bude mít i vaší podporu.

To byl ten důvod.

To jsme tam dali vlastně na žádost koaličního partnera. To znamená, proto je to vlastně až teď v sazbovém balíčku.

Prosím, paní poslankyně.

Obce, pokud mají velké investice, tak to činí. A vězte, že to je velmi těžké rozhodnutí, protože je to samozřejmě rozhodnutí, které není populární.

Paní ministryně, vaše dvě minuty.